Zítra, tedy ve středu 16. listopadu, budou probíhat dvě schůze.

Podle vývoje bychom postupovali následovně:

Připomínám, že volební bod 131 lze vzhledem k nové lhůtě projednávat až ve druhém jednacím týdnu 45. schůze. Následně by byla vyhlášena polední přestávka, a to do 15 hodin. Upozorňuji, že v polední přestávce ve 14 hodin zasedne organizační výbor.

V pátek 18. listopadu budeme projednávat dva body z bloku třetího čtení, a to bod 121, sněmovní tisk 296, novela zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a to pouze v případě, že nebudou ve druhém čtení předneseny pozměňovací či jiné návrhy, a bod 108, sněmovní tisk 67, novela zákona o Antarktidě. Následně bychom projednávali nový bod, sněmovní tisk 335, novela energetického zákona, zkrácené jednání. Poté bychom formálně otevřeli přerušenou 32. schůzi Poslanecké sněmovny, aby mohla být ukončena, jelikož její program byl vyčerpán. Informace na závěr. Dne 4. listopadu na 44. schůzi Poslanecké sněmovny byly projednány tyto body: bod 14, sněmovní tisk 270, novela zákona o podpoře sportu, druhé čtení, bod 110, sněmovní tisk 254, novela zákona o dani z přidané hodnoty, třetí čtení, a bod 112, tedy sněmovní tisk 301, novela zákona o důchodovém pojištění, třetí čtení. Proto si je prosím škrtněte, v pořadu o tomto již není potřeba hlasovat a nebudou součástí schváleného pořadu schůze. To je z mé strany vše. Nyní prosím, paní poslankyně a páni poslanci, abyste se k návrhu pořadu vyjádřili i vy.

A pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo.

Dále bych jménem vládních klubů navrhl, aby se za tento bod zařadil nový bod, který zní Usnesení Poslanecké sněmovny ke stupňující se agresi Ruské federace na Ukrajině a zločinům proti civilnímu obyvatelstvu.

Děkuji.

Odhlásím všechny přítomné, prosím, abyste se tedy opětovně přihlásili svými kartami.

Návrh byl přijat.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Já paní předsedkyni děkuju za slovo, ale já si myslím, že pan Tomio Okamura má přednostní právo, takže má asi přede mnou přednost.

Ale vidím, že se tady domlouváte o tom, že byste tedy dala přednost, a pan předseda toho chce využít. Ale je to tak, že ani poslanci s přednostním právem, pokud to neuvedou, jej nemusí využít, takže to jenom abychom věděli. A mám tady upozornění, že není přítomen žádný z ministrů.

Ještě jednou, kolegyně a kolegové, vás žádám, abyste opustili sál, pokud chcete cokoli probírat. Takže ještě jednou... tak děkuji. Prosím, pane předsedo.

A nyní bych tento návrh zdůvodnil. Energetickou chudobou jsou v České republice ohroženy stovky tisíc lidí. Nejčastěji jde o seniory, vícečlenné rodiny a rodiče samoživitele. Fialova vláda ale jen nečinně přihlíží propadu statisíců domácností do chudoby a dluhům i krachům mnoha firem. Zdražování elektřiny a plynu se tak stává pro rozpočty čím dál vyššího počtu domácností a některých skupin obyvatel téměř devastačním.